Ale bohužel, opakuji, to jsme nezpůsobili my, to způsobil nezodpovědný přístup vlády, potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí.

A znovu opakuji, tady nejde o žádný politický spor. Přece jde o ty lidi, kteří jsou těmi klienty a sociální služby prostě nutně potřebují. A mně přijde naprosto prazvláštní, aby se tato vláda, potažmo s účastí sociální demokracie, chovala asociálně. Usnesení, které navrhuji, abychom dnes schválili, zní takto:

Tolik to usnesení. Děkuji. Budu rád, když toto ujištění uslyšíme, a můžeme pokračovat v dalším programu tohoto pléna Poslanecké sněmovny. Tak děkuji.

Máte puštěný mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedající.

Dle propočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale také Asociace poskytovatelů sociálních služeb se jedná o následující komponenty.

Já bych k tomu chtěla říct následující. Za prvé, miliarda, kterou dáváme spolu s Ministerstvem financí a o které rozhodla včera vláda, plně pokrývá veškeré platy. Včera jsme tento krok schválili a vláda bude jednat urychleně v souladu se zákonem, tak aby na začátku měsíce srpna kraje tyto finanční prostředky měly na svých účtech. To znamená, že všichni poskytovatelé sociálních služeb budou mít na konci roku na výplatu svých zaměstnanců. Takže opakuji, že není pravda, že nebude na platy. Za druhé, klíčový moment, který chci připomenout znovu. Kraje s touto dohodou souhlasí.

Takže tuto kritiku nepovažuji za věcnou, ale za součást politického zápasu.

A pokud pan předseda Výborný říká, že nižší procento je dáno tím, že mají jinou strukturu poskytovatelů sociálních služeb, tak to jen dokazuje, že tomu vůbec nerozumí.

Jen pro vaši představu, kolik dávají různé kraje.